Takže neutrální stanovisko vlády pokládám za absurdní a dovoluji se tázat jednotlivých ministrů, co oni si myslí. Děkuji za odpověď. Také děkuji.

Děkuji za odpověď.

Prosím pana ministra o odpověď. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení zbývající kolegové a kolegyně, já musím říci, že jsem trochu překvapen tím, že obyčejně tady slýcháme, že jako vláda v demisi už nemáme říkat radši vůbec nic, protože to stejně nikoho nezajímá, a nyní najednou, když k něčemu vláda neřekne nic nebo vydá neutrální stanovisko, tak se zdá, že Poslanecká sněmovna jako by se snad ani neuměla rozhodnout bez jasného ano nebo ne naší vlády. Za sebe říkám, že se domnívám, že tento náš zákon byl součástí mezinárodního systému sankcí.

Děkuji za odpověď.

Tak já také děkuji.

Děkuji.

A přijmout usnesení, že je to vládě jedno, mně nepřipadá možné, protože vláda se vlastně přiznává, že zahraniční politiku v této oblasti nedělá, nebo ji dělat nechce, anebo je jí ta politika ukradená. Proto se dovoluji zeptat alespoň vás, paní ministryně, jako členky vlády, zda vy sama jste pro, nebo proti tomuto návrhu, který Sněmovna bude projednávat. Děkuji za pozornost. Paní ministryně není přítomna, takže vám odpoví písemně do 30 dnů.

Je souhlas. Prosím tedy pana ministra o odpověď. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně nebo už ani ne, jenom vážení páni poslanci, velmi krátce. Já při vší úctě k názoru váženého pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 si nemyslím, že když vláda dá neutrální stanovisko, tak dává signál, že je jí to jedno. To není pravda. Na druhé straně si ani nemyslím, že stanovisko české vlády k tomuto bodu je něco, co určuje zahraniční politiku české vlády, protože tak jak tady říkal přede mnou pan ministr Pelikán, doba, ve které tento zákon vznikl, plně opravňovala, že ten zákon být má. Poté co sankce vůči Íránu byly zrušeny, tak si myslím, že je to téma, které se má zvednout, a má se o něm rozhodovat. A vůbec neznamená, jestli jsme přátelé Izraele, nebo nejsme přátelé Izraele. Osobně jsem přesvědčen, že Česká republika je přítelem Izraele a že podporuje Izrael. Na druhé straně to neznamená, že veškeré konflikty, které má Izrael, kopíruje i česká vláda. Myslím si, že je potřeba, abychom komunikovali se všemi státy, kde se dá rozumně komunikovat. Notabene jsme o tom tady debatovali i z hlediska Sýrie, kde byla dokonce naše ambasáda, která tam zůstala, brána jako jedna, která by měla držet tu komunikaci obecně pro všechny. A také je tak používána.

A druhá záležitost, mně osobně by vůbec nevadilo, kdyby tento zákon byl zrušen. Já také děkuji. Pan poslanec bude chtít doplňující otázku? Nebude chtít doplňující otázku.

Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko.

Stanovisko neutrální znamená, že vláda v této oblasti nemá jasno. A rozhodl jsem se proto zeptat jednotlivých členů vlády na jejich osobní stanovisko, zda jsou pro, nebo proti tomuto návrhu na zrušení, a za odpověď vám děkuji. Já také děkuji. Pan ministr tu v tuto chvíli není, takže vám odpoví písemně do 30 dnů.

Jedná se o ryze politické rozhodnutí z oblasti zahraniční politiky státu. Za tu odpovídá vrcholně vláda a stanovisko neutrální znamená, že v této oblasti nemá jasno, že tam v podstatě žádnou politiku nedělá, nebo že je jí to jedno. Rozhodl jsem se proto obrátit s osobní otázkou na všechny členy vlády České republiky a zdvořile se tedy táži i vás, pane ministře, zda vy sám jste pro, či proti zrušení tohoto zákazu. Děkuji vám za odpověď. Já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Pan ministr nebude přítomen, takže vám písemně odpoví do 30 dnů.

Já děkuji všem, co tady vydrželi nebo tady alespoň na část byli.